Faktická poznámka paní poslankyně Gajdůškové, po ní faktická poznámka pana místopředsedy Okamury. Prosím, máte slovo. Tak jenom opravdu fakticky. Podepsala jsem už první návrh na zavedení státních svátků jako dnů pracovního klidu a omezení prodejní doby. Za druhé. Sociální demokracie v Senátu, nevím, že by měla nadpoloviční většinu. Takže se ohrazuji proti výrokům na adresu sociální demokracie. Děkuji. Pan předseda Okamura faktická poznámka. Prosím, máte slovo. A ta druhá věc.

Sám! A musím říci, že každá cestovní kancelář, která je vůbec na trhu, tak takovou urgentní linku provozuje.

Sám 24 hodin denně.

Následuje faktická poznámka pana poslance Onderky, potom pan poslanec Válek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Nahoru dolů, nahoru dolů. Znovu říkám vy říkáte: nenechám se urážet. Mně není dvacet ani pětadvacet. Já jsem se také celý život živil sám, a když jsme vypravili na té železnici vlak, tak než jsem si šel lehnout, tak jsem si uvědomoval jednu zásadní věc, že až se probudím, tak se zeptám, jestli ten vlak dojel, protože tu odpovědnost jsem měl celou dobu, když jsem spal. Každý z nás má nějakou životní zkušenost. Já říkám pouze jedno: I když já si myslím, že jsem vyjádřil pouze svůj názor, jaký opravdu jste. Pan poslanec Válek, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Děkuji, pane předsedající. Tak já jenom preventivně, kdyby měl někdo pocit, že jsem ho urazil, tak jsem neměl za cíl ho urazit. Já jsem chtěl prostřednictvím pana předsedajícího podpořit tu myšlenku, která tady zazněla od pana poslance Nachera už toho nechme.

Žádná další faktická poznámka v tuto chvíli elektronicky není zaznamenána, nikdo se nehlásí ani do rozpravy, tedy rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan senátor Nwelati má prostor pro závěrečné slovo. Prosím, pane senátore.

Když ten zákon byl schvalován, tak byly používány dva argumenty, proč je potřeba omezit de facto otevírací dobu, a to za prvé, abychom chránili zaměstnance v obchodech nad 200 metrů čtverečních, myšleno tím prodejní plocha. A druhý argument byl, abychom zamezili tomu, že lidé nebo rodiny s dětmi tráví celý den, když je svátek, v obchodních domech. To byly hlavní důvody, které tady zaznívaly, aby ten zákon tehdy byl schválen. Argument, že chráníme zaměstnance, sice je možná pravdivý, ale jenom zčásti. A já ten zákon z tohoto pohledu považuji za diskriminační.

Všichni zaměstnanci, kteří musejí zajišťovat ten fotbalový zápas, tam přijít musí.

Takže tento zákon je diskriminační. A jestli se tady někdo oháněl tím, že budou podávány hromadné žaloby, pokud tento zákon bude zrušen, protože někdo bude nutit někoho jít do zaměstnání, když se mu nechce nebo když se nedohodl, a bude mu to nařizovat. Já si nepamatuji, že by před schválením tohoto zákona, to znamená před rokem 2016, nějaké hromadné žaloby byly. Proto pokud ten zákon zrušen bude, tak nepředpokládám, že by mohly být hromadné žaloby.